Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A konečně je zde návrh paní poslankyně Černochové na zařazení nového bodu Informace ministra školství Roberta Plagy o znovuotevření základních škol. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu jako třetího bodu dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Nicméně mám pocit, že to stejně dopadne přesně tak, jak jste navrhovala, že to bude třetí bod, protože jsme jeden vyřadili. A nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku.

Kdo je proti?